Tento návrh uvede z pověření Zastupitelstva Pardubického kraje hejtman Martin Netolický, kterého tady vítám. Pane hejtmane, hned vás požádám, abyste se ujal slova. Prosím, máte slovo.

Dovolte mi, abych začal nejprve poněkud obecněji, protože jsme, nikdo z nás nepředpokládal, když zastupitelstvo kraje schvalovalo tento zákon, nebo návrh zákona v prosinci, a musím zdůraznit, že na Zastupitelstvu Pardubického kraje byl tento tisk projednáván skutečně průřezově, napříč politickým spektrem, a podpořili jej prakticky všichni zastupitelé Pardubického kraje, kteří byli přítomni, protože tuto záležitost vnímáme nikoliv jako tu záležitost dnes projednávaných kompenzací, alespoň tedy my v rámci samosprávy kraje, ale vnímáme ji jako věcný problém, který řešíme spolu s vládou České republiky a ostatně i s celou řadou z vás, a to je financování oprav silnic druhých a třetích tříd.

Byly investovány do projektů, s kterými se setkáváte i vy, protože silnice druhých a třetích tříd jsou ostatně ty silnice, které nejvíce zajímají starosty vedle místních komunikací, a každý v rámci své poslanecké práce se s tímto určitě setkává. My vnímáme tento návrh zákona také jako určitý přelom po 20 letech, kdy byl schválen. Zdůrazním jednu konkrétní záležitost, kterou jsme se doposud nikdo nezabýval, protože je velmi nepříjemná, a to je příloha k zákonu, která stanovila konkrétní procentuální podíl jednotlivých krajů, který mimochodem na rozdíl od obcí nemá žádná objektivní kritéria, vycházel z propočtu tehdejšího Ministerstva financí a naši předchůdci prakticky celé Sněmovny, vlády, hejtmanů, zastupitelů jednali o tom, jak bude nastaveno rozpočtové určení daní po fiskální decentralizaci, bezprostředně tedy po vzniku samosprávných krajů. Jednotlivé kraje jsou tedy určeny konkrétním procentem a nedokážete úplně rozklíčovat, jakým způsobem toto procento bylo prosazováno. Možná by nám na to dal odpověď někdo z doyenů tohoto zákonodárného sboru a s vysokou pravděpodobností také náměstek ministra financí tehdejší, dnes už bohužel nežijící Eduard Janota, který se na této záležitosti bezesporu podílel. Nicméně existuje obrovská disproporce v rozdělení těchto veřejných peněz mezi kraje. A proto když se podíváte i do našeho návrhu, tak je tam tato disproporce zmíněna a máme návrh, který by byl určitým řešením v rámci přerozdělení sdílených daní pro kraje. Jedná se o kritérium zavedení kritéria počtu obyvatel, ostatně u obcí jsme na toto kritérium zvyklí, vedle kritéria výměry katastrálního území všech částí obce a i dalších kritérií. A druhým kritériem je do jisté míry zohlednění rozlohy jednotlivých krajů, a to tím způsobem, že by přerozdělení bylo stejné, jako je přerozdělení prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pokud tedy dojde k nějaké alokaci, a to podle délky silniční sítě silnic druhých a třetích tříd, tedy krajských komunikací. Já bych byl velmi rád, kdyby tento materiál prošel alespoň do druhého čtení a pak do následující diskuse, protože vnímám negativní stanovisko vlády. Na druhou stranu s vládou na téměř veškerých setkáních diskutujeme na téma silnice druhé a třetí třídy. Je to věc, která je pro nás klíčová, a především je potřeba zdůraznit, že tento majetek, který není Netolického, Půty, Čunka, Šimka a dalších, je to prostě veřejný majetek, o který se musíme starat, a musím konstatovat, že bohužel kraje nedisponují dostatečnými zdroji na to, aby tento majetek byl dobře upravován.

My tímto chceme ukončit diskusi, kdy kraje tu jeden rok dostanou 4,5 miliardy, tu dostanou 3,4 miliardy, tu dostanou 2 miliardy podle toho, jak to vychází, a de facto ani v průběhu roku nevědí, kolika prostředky mohou disponovat a na jaké projekty se mohou připravit. Byl bych rád, pokud bychom tedy tímto materiálem zahájili jednak diskusi o systémovém řešení, o systémovém řešení, které považujeme za velmi důležité v oblasti krajské samosprávy, a zároveň vás prosím, abychom tento materiál pustili do druhého čtení.

Podle predikce Ministerstva financí ze září loňského roku Pardubický kraj měl mít v letošním roce 4,6 miliardy korun. Ten dopad je 800 milionů korun. Pokud chceme, abychom jako kraje, jako obce, územní samosprávné celky nadále investovali, je nezbytné k tomu také najít dostatečné zdroje. A na závěr ještě jedna poznámka, protože to je oblíbené téma zůstatky na účtech. Přátelé, dámy a pánové, jste zastupitelé a víte, že zůstatek na účtě nerovná se disponibilní prostředky.

Byl bych rád, abychom tedy i toto vzali na vědomí, protože já neustále slýchám, jak obce a kraj jsou bohaté. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane hejtmane. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Věra Kovářová, kterou prosím, aby se ujala slova. Prosím, paní zpravodajko.

Druhou změnou je změna systému přerozdělování mezi jednotlivé kraje.